Osobně si myslím, že by bylo dobré se s tím seznámit. A ten můj návrh samozřejmě směřuje k tomu, abychom to a také ho uplatním vrátili do druhého čtení, ze všech důvodů, o kterých jsem tady hovořila, aby nedocházelo k dovolte mi trošku dramaticky říci naprosto nepřípustným, nepřímým novelizacím, aby nedocházelo k tomu, že jsme tady konfrontováni s návrhem, který jsme si nemohli předem prostudovat, aby zpravodajka za nás k tisku 110, kde jsme tomu věnovali pozornost, aby potom nebyla tady napomínána, že přece už se mezitím něco změnilo.

A tady já si ráda potom počkám na výsledek hlasování a je to naprosto demokratické. Já mám ten názor, že když se přijme nějaká norma a když ji měníme, tak zase bychom neměli podléhat nějakému panickému strachu, že by předseda byl ten, který si tam uzurpuje nadmíru mnoho pravomocí. Proto jsem se snažila tam zase vrátit prvek toho původního monokratického řízení. Ale k tomu se vyjádřím vlastním samostatným vystoupením.

Také děkuji paní poslankyni, dobré odpoledne. A vaše vystoupení, paní poslankyně, vyvolalo tři faktické poznámky. První pan poslanec Vondráček. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Pan poslanec Michálek to prostě přeťápl.

Nicméně v této debatě podle mě nemá smysl pokračovat, navrhuji přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. Padl procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat hned.

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já bych rád vznesl protinávrh proti návrhu na přerušení, a to aby se jednání o novele zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, které projednáváme ve třetím čtení, přerušilo na dvě minuty, protože se domnívám, že ta doba bude přiměřenější tomu, abychom tento zákon zvládli dnes řádně doprojednat a nebyl nikdo v podezření z toho, že by se snad mohl dopouštět obstrukcí. Děkuji. Dávám hlasovat a zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, přihlášeno 165 poslanců, pro 9, proti 74. Návrh nebyl přijat. Vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. A nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka o přerušení tohoto bodu do příští schůze.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Vracíme se tedy zpátky do obecné rozpravy a další s faktickou poznámkou...

Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Kolegyně, kolegové, prosím o klid v sále. Děkuji, vážená paní předsedající.

Já jsem to již dneska zmiňovala a také jsem si vzpomněla na slova, která uváděl kolega Michálek, vaším prostřednictvím. Ale já se fakt neslyším. Znovu požádám Sněmovnu o klid. Kolegové, prosím, zejména před pultíkem! Děkuji moc.